Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych říct za prvé, že jsem jednal s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a k té části pozměňovacího návrhu, kterou schválil zemědělský výbor, mám kladné stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. Velmi pečlivě jsem to s nimi projednával. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit. Ministerstvo chystá to mělo být samozřejmě nachystané už v době, kdy vznikal ISIN, že to předchozí ministři neudělali, není moje chyba, fakt za to nemůžu ministerstvo chystá legislativu, která dá do pořádku všechny tyto registry. Za třetí, připomeňme si, jak vznikl celý ten pozměňovací návrh, respektive jak vzniklo to, co jsme tady na konci naprosto podivným způsobem schválili jako Sněmovna a nevšimli jsme si toho. A ano, je to i moje chyba, taky jsem si toho nevšiml.

Pravda, většina z nich není povinná, takže ten dotazník sbírá opravdu ve velkém rozsahu data.

Nicméně to, co se teď stane a já velmi prosím, abyste to, co schválil zemědělský výbor, v tom rozsahu, jak to schválil, podpořili tak se stane, že se ukončí odesílání těch informací o očkování do toho registru SÚKL. Mezitím připravím zákon, a až bude ten zákon, teprve se bude něco posílat do registru ISIN. To vám tady slibuji.

Závěrečná slova je zájem pana zpravodaje. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já děkuji za vystoupení pana ministra zdravotnictví.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Závěrečné slovo pana předkladatele je zájem? Není zájem. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Pokud se nepletu, tak opakování druhého čtení skutečně nikdo nenavrhl. Nebylo tomu tak, tudíž přistoupíme k tomuto. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Takže procedura hlasování, tak jak ji navrhl garanční, tedy zemědělský výbor, je: pokud budou legislativně technické úpravy, ty tedy nebyly načteny, takže první hlasování by byl pozměňovací návrh pana poslance Bělobrádka A1.1 až A1.16. Druhé hlasování by byl pozměňovací návrh pana poslance Bělobrádka A2.

Děkuji.

Zahajuji hlasování o předneseném návrhu procedury, tak jak ji pan zpravodaj načetl. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Schválili jsme tento návrh procedury. A já poprosím tedy, pane zpravodaji, abyste nás jí postupně prováděl.

Stanovisko výboru je kladné. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování o předloženém návrhu.

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru kladné. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím.

Stanovisko výboru je kladné. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru kladné. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru je kladné. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování o předloženém návrhu a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.